199.

Rozpočet je připraven jako bilancovaný se zapojením nároků. V současné době není Státní fond dopravní infrastruktury příjemcem žádného úvěru, ale plní roli finančního manažera úvěru na financování dopravní infrastruktury od Evropské investiční banky.

S ohledem na legislativně náročný, zdlouhavý a složitě predikovatelný proces přípravy dopravních staveb je rozpočet pro rok 2020 koncipován stejně jako pro rok 2019, tedy tak, aby umožňoval v maximální možné míře zajistit flexibilní financování investičních akcí v návaznosti na úspěšné dokončení jejich přípravy, vysoutěžení a uzavření smlouvy na jejich realizaci. Z tohoto důvodu byla do rozpočtu zřízena společná investiční globální položka pro státní investory, Ředitelství silnic a dálnic a Správu železniční dopravní cesty, ve které jsou alokovány finanční prostředky pro zajištění postupného financování nově zahajovaných investičních akcí. V případě, že vznikne vyšší potřeba financování daných akcí v průběhu roku 2020, například díky urychlení přípravy některých akcí, než jaká je alokace uvedená v rozpočtu SFDI, budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu s cílem navýšit rozpočet SFDI na pokrytí těchto akcí. Tento postup byl dohodnut již při projednávání výše výdajových rámců pro státní rozpočet na rok 2019.